A na druhou stranu bych byl velmi rád, kdybych vlastně věděl, co nám to přinese v rámci prevence jako takové. Budeme mít méně uživatelů? Bude to stát méně peněz?

To je víceméně všechno a jen taková malá drobnost.

Já už vidím ty nálety na sklizeň. Sorry, ale tohle fakt nemůžu podpořit a dál se k tomu budu vyjadřovat ve třetím čtení. Díky za pozornost. Děkuji. Není zájem, tak zahajuji podrobnou rozpravu.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo.

Prosím, máte slovo.

Děkuji, končím podrobnou rozpravu. Ano, pan zpravodaj má zájem. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Já děkuji panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu.